Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zajímalo by mě, zda plánujete v letošním roce rozšířit tento seznam národních kulturních památek, a pokud ano, pak v jakém přibližném časovém harmonogramu. A jestli nám můžete prozradit, kterých památek by se to například mohlo týkat.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, Ministerstvo kultury připravilo v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2016 návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Materiál bude v nejbližších dnech předložen do vnějšího připomínkového řízení, po jehož provedení tento návrh předložím v prosinci vládě České republiky k projednání a schválení.

V letošním roce vědecká rada Ministerstva kultury pro památkovou péči posoudila a doporučila k prohlášení celkem 18 nemovitých kulturních památek a souborů.

Vidíte na tomto seznamu, že jsou to objekty, které pocházejí z různých historických epoch, ale to, co je spojuje, je právě fakt, že hrají pro naši historii a naše kulturní dědictví velmi důležitou úlohu. Děkuji vám.

Takže děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane opět nepřítomný ministře, budu stručná.

Paní poslankyni bude odpovězeno písemně a snad i se seznamem.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, tělesná zdatnost, která je vázána na pravidelnou pohybovou aktivitu, se u dnešních školáků snižuje.

Samozřejmě že jinak než v běžné tělesné výchově. K tomu by měla sloužit zdravotní tělesná výchova, se kterou je to však na dnešních školách velice špatné. A myslím, že na většině škol již dnes nejsou. Dvě hodiny tělesné výchovy jsou sice tradicí, ministerstvo usiluje o třetí. Nejsem proti tomu. Ale co uděláme s dětmi, které jsou ze zdravotních důvodů osvobozeny z tělesné výchovy?

A bude se na školách opět zavádět? A jako doplňující otázku jsem měla, zda neuvažujete o slovním hodnocení výchov, nejenom tělesné, ale i ostatních výchov, protože si myslím, že vrozené dispozice jsou předurčující k různým výkonům. Děkuji. Paní poslankyni bude odpovězeno písemně. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová bude interpelovat pana poslance Milana Chovance ve věci úředních pobytů na úřadech. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji paní poslankyni.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvo vnitra si je vědomo tohoto problému, který ve stávající praxi je zakotven, a opravdu lze konstatovat, že mnozí nadužívají, nebo dokonce zneužívají toho, že přihlašují svůj trvalý pobyt na adresu obce nebo tzv. zvláštní matriky.

Co se potom týká té otázky, že neznáme pohyb těch lidí, tedy že ti lidé jsou velmi složitě zachytitelní.

Pokud by došlo ke změně, dejme tomu vize směrem k této věci, je potřeba změna legislativy. Vláda se touto cestou vydávat nechce.

Pokud tomu tak nebude, tak se bude muset přihlásit v nějaké vymezené lhůtě.